Jinými slovy, lze předpokládat, že ve druhém pololetí tohoto roku dojde jednak k dalšímu nárůstu cen, zejména živočišných komodit, které nadále porostou. To za prvé.

Já už jsem tady několikrát zmínil, že samozřejmě recepty jsou na to celkem jasné. V tomto směru si myslím, že takto postupovaly Polsko a Itálie. Nicméně není to nic neobvyklého.

Protože jak už jsem několikrát zmínil, třeba tato reforma byla provedena na počátku devadesátých let a skutečně neodráží vývoj cen v oblasti zemědělských komodit.

Takže z tohoto důvodu se na vás obracím s žádostí o zařazení nového bodu, a sice Cenová regulace potravin.

Děkuji. Také děkuji. Budeme pokračovat v návrzích k návrhu pořadu. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Hovořilo se tady například o velmi akutní aktuální novele transplantačního zákona.

Ale naštěstí jde v uvozovkách pouze o ohrožené děti, anebo dokonce ani ne o ohrožené děti, ale děti, které nemají možnost participovat na svých právech tak, jak jim to umožňuje naše ústava, Listina základních práv a svobod a zejména evropská Úmluva a úmluvy na úrovni OSN.

Děkuji médiím, že neustále, průběžně věnují této problematice dostatečnou pozornost.